Pět minut po skončení tohoto vystoupení bude 25. schůze pokračovat, a to projednáváním nového bodu Podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace. Poté bychom případně pokračovali v projednávání bodů z bloku Zákony první čtení.

V 18 hodin, tedy po skončení ústních interpelací, bychom pokračovali v projednávání bodů dle schváleného pořadu. V pátek 17. června navrhujeme projednávat body z bloku Zákony druhé čtení, a to v tomto pořadí: bod 4, sněmovní tisk 72 veterinární zákon;

Ve 13 hodin navrhujeme projednat nový bod, a to sněmovní dokument 849 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

O tomto se nehlasuje. To je z mé strany vše. Nyní už mám několik přihlášek k pořadu schůze. Jako první se přihlásil pan předseda Tomio Okamura. To je prozatím vše z přihlášených. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vás ostatní žádám opětovně o ztišení. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já bych jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny rád navrhl bod s názvem Vláda Petra Fialy neřeší zdražování a poškozuje naše občany. Nyní bych ho zdůvodnil. Vláda kašle na české občany. Vláda Petra Fialy, ODS, má za sebou šest měsíců u moci, výsledky jejího působení jsou ale velmi neuspokojivé.

Ukazuje se, že ani vláda a ani hejtmani doposud nemají ani po několika měsících přehled o jejich počtu, o počtu migrantů, a jejich pohybu na našem území.

Já si myslím, že je skutečně důležité, abychom tento bod tady zařadili a otevřeli, protože vláda prostě strká hlavu do písku, nekoná a občané České republiky se ocitají v obrovských finančních problémech. Vláda Petra Fialy rovněž usazuje bez vědomí místních samospráv a občanů do různých lokalit skupiny nepřizpůsobivých romských migrantů s maďarskými pasy, kteří přitom nemají nárok na ochranu a pomoc českého státu. Vláda nepředložila do Sněmovny ani jediný návrh zákona, který by pomohl českým občanům a firmám ze současné inflační spirály a všeobecné drahoty. Namísto práce pro české občany vláda věnuje většinu energie na pomoc Ukrajincům. Výsledky průzkumu agentury STEM potvrzují přesvědčení veřejnosti o neschopnosti vlády. Takže já si myslím, že už to tady navrhujeme opakovaně, protože vláda žádné návrhy na pomoc občanům se zdražováním nenabízí, takže tady se opakovaně jako opozice snažíme projednat naše opoziční návrhy na řešení zdražování. Vláda ale všechny opoziční návrhy už téměř půl roku zamítá a zároveň sama žádné pozitivní návrhy pro občany nenavrhuje, a to je opravdu zoufalá situace pro všechny občany České republiky. Proto my tady opakovaně navrhujeme body na program schůze, abychom řešili zdražování a abychom pomohli českým občanům.

Ve vládní koalici mají jejich spolustraníci už takový hlad po korytech, že ve Sněmovně vládní poslanci na sílu, přes odpor opozice, protlačili přes první čtení změnu služebního zákona, takže ministři místo dosavadních několika odborných náměstků z řad úředníků si nově budou moci vzít k sobě neomezený a to chci zdůraznit neomezený počet politických náměstků a odborní náměstci budou zcela zrušeni. Dosud mohl mít ministr pouze dva politické náměstky.

Co na to říct? Rodina je pro SPD na prvním místě, ale podle mého názoru by měl ministr Jurečka místo přemýšlení nad změnami v názvech začít konečně pracovat nad tím, jak rychle a účinně pomáhat rodinám a všem slušným lidem ve finančních problémech v souvislosti se zdražováním. Dalším problémem je, že vláda, jak víme, tady protlačila přes první čtení zákon, že bere zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, a tím zhorší dostupnost zdravotní péče pro naše občany.